Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Vítám mezi námi pana senátora Jiřího Ciencialu a prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřil nejprve pan poslanec Lukáš Bartoň. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené poslankyně, vážení poslanci, je tomu již 14 měsíců, co byl zákon o vnitrozemské plavbě nahrán do sněmovního systému, a 14 měsíců jsme ho zde projednávali. Projednávali jsme ho pak i na půdě Senátu a máme ho zde zase.

Ta již začala.

Senát projednal ve dvou výborech, tento návrh se jim líbil, bohužel se líbil natolik, že k němu přidali pozměňovací návrh a ještě ho rozšířili. Ano, děkuji, pane poslanče.

Návrh tohoto zákona byl projednán na uvedené senátní schůzi jako senátní tisk číslo 66.

V Poslanecké sněmovně je aktuálně číslo tisku 338.

V obou případech je přitom navrhována tolerance 0,5 promile zjištěného obsahu alkoholu.

Pomůže stovkám malých živnostníků, kteří podél husté sítě vodních toků rozvíjejí své podnikatelské aktivity.